Už i praxe z ostatních měst, jako jsou Budějovice, Pardubice a tak dále ukazují, že spádové oblasti pro základní školy neplní svou funkci. Rodiče opravdu fiktivně přehlašují své děti do jiného obvodu jenom proto, aby měli nárok na školu, kterou si vybrali. A někteří zastupitelé na ně samozřejmě podávají trestní oznámení, což jsem ale ráda, že paní ministryně s touto praktikou samozřejmě nesouhlasí, a za to jí děkuji.

Myslím si, že jejich argumenty vyplývají z čistě praktického hlediska a neměly by být opomíjeny. Můžu tady reagovat na některá tvrzení ministerstva, že Ministerstvo školství tvrdí, že zavedení spádových obvodů do mateřské školy je jen analogií spádů v základních školách, které systémově fungují, a nikdo je nerozporuje, a že spády zajistí přijetí dítěte do MŠ poblíž bydliště. To už jsem vysvětlila, že to není analogie, že kritéria pro spádovost mateřské a základní školy a pro výběr mateřské a základní školy jsou často rozdílná. A já se ptám, když paní ministryně na úvod svého slova řekla, že zavádíme sice předškolní vzdělávání povinné v posledním roku mateřské školy, ale vlastně je to na volbě rodičů, jestli budou chtít, nebo nebudou chtít. A když nebudu chtít, tak stejně mám individuální vzdělání. Tak se ptám, proč tedy zavádíme spádové oblasti a zavádíme ten předškolní rok, protože v podstatě jenom ty spádové oblasti nám umožní reálně děti v předškolním roce vzdělávat.

Já si myslím, že tomu tak není. Svoboda volby mateřské školy a povinnost vymezovat spádové oblasti pro obce jsou vzájemně neslučitelné. Každé dítě právě bude fixováno pouze jen ve spádové školce a možnost jeho umístění do školy nespádové se vlastně limitně blíží nule, anebo přehlásímli dítě někam jinam do trvalého bydliště, kde bude vymezena spádová oblast.

Bohužel jde v této situaci o podvod. Troufám si říct, že jde i o pošlapání práva těch dětí, které ve spádovém obvodu přirozeně žijí a mohou reálně čelit faktu, že se do školy, na niž vidí z okna svého domu či bytu, nedostanou. Je to také jeden z hlavních negativních důsledků desetileté praxe spádových obvodů základních škol, jež ani obce ani školy nedokážou účinně řešit, a Ministerstvo školství to zatím odmítá řešit. Pokud novelou přikážeme vymezovat spádové obvody i pro mateřské školy, myslím si, že přeneseme spádovou turistiku i do mateřských škol a nejenom do základních škol. Dámy a pánové, ráda bych vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu, který ruší spádové oblasti, ale samozřejmě zdůrazňuji, že neomezuje ustanovení o přednostním přijímání čtyřletých, respektive tříletých dětí, tak jak je psáno samozřejmě v novele zákona. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem jenom chtěl pár slov nebo nejvýš vět k tomu, co tady řekl pan kolega Chalupa.

Je to škoda. Musíme se na to ale určitě v dohledné době soustředit a orientovat nejenom proto, že to je užitečné a potřebné, že to po nás vyžaduje právem veřejnost, ale že k tomu také bohužel vede celková bezpečnostní situace, která nás obklopuje. Skutečně si myslím, že v nejbližší možné době by bylo potřeba se na to znovu podívat, vrátit se k tomu a řešit to třeba aspoň podobou volitelného odpoledního předmětu. Budeme pokračovat podle přihlášek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.